A funguje to. Každou hodinu nabíhají další podnikatelé, kteří vítají narovnání trhu. A to, že z toho vypadnou daně. Samozřejmě. Už dnes za námi chodí podnikatelé. A my nechceme nikoho pronásledovat. Víme, že budou mít nárůsty tržeb o stovky procent. A že dostávají kešovku a potom nemají odvody na důchody, na sociální pojištění, na zdravotní. Někteří berou podporu v nezaměstnanosti. Ano, tak to funguje.

A kolik je ten rozdíl tedy? To jsou ta konkrétní čísla.

A pokud dneska někdo říká, že byly nějaké náklady na EET jaké? A dá se odpočítat z daně. Tak jaké náklady? Takže oni ušetří. A není důvod, aby někdo někde navyšoval. Pokud navyšuje, tak podváděl. Ano.

To, že poctivě podnikali. Neříkejte, že nefunguje systém. Funguje. Funguje perfektně. A samozřejmě si myslím, že konečně po těch letech a je plno podnikatelů, kteří nám píšou, že na to čekali dvacet let, aby se konečně narovnalo u nás podnikatelské prostředí. Já děkuji. Eviduji pět faktických poznámek. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Říkáte, že to jsou slova, která říkají politici, a že politici v tom vznášejí zmatky.

Tisíc pivovarů zlikvidováno. Tisíc hospod. Děkuji. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Připraví se pan poslanec Laudát. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. To nic neznamená, že 260 dnů.

Proto se chci zeptat a co když si babička pokladnu již koupila? A myslíte si, že je to v souladu s principy právní jistoty, když se změna avizuje krátce před nabytím účinnosti? A ptám se znovu, kdo zaplatí náklady na zapojení do systému těm, kteří budou platit paušální daň a kteří už náklady vynaložili? A poslední otázka. Nepovažujete váš pozměňovací návrh, ke kterému se pravděpodobně přihlásíte, za přílepek? Děkuji. Pane ministře, eviduji vaši faktickou poznámku, ale jste pátý. Prosím, vydržte. Prosím k mikrofonu... ale tam jsou další čtyři. Takže poprosím pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo. Chtěl jsem být velkorysý, aby pan vicepremiér mohl okamžitě zareagovat.

Co bude za chvíli, už je teď. Vy tady hájíte a mluvíte něco, tak nejdříve pozměňovák načtěte. Na tom venkově ta situace je zcela jiná.

Je to spíše už skoro nějaký koníček a možná někde tradice. A ty teď ničíte, protože ti nevydělají ani na ty daně. Myslím si, že něco málo, co vydělali, tak daní. Já jim věřím na rozdíl od vás. A nebude to otázka, jestli někomu přibudou kšefty, protože bude vyřízena nekalá konkurence. Na venkově to bude jiný problém. Bude tam ta hospoda existovat, nebo ne? Vždyť jsme to tady říkali donekonečna. Nechte aspoň ty nejdrobnější na pokoji. To jste nenechal. A jsem rád, že konečně z vás vypadlo, že jste proti všem. Taky Proti všem. Prosím k mikrofonu pana poslance Šincla. Připraví se pan poslanec Kalousek. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.